Navrhovatelem je pan poslanec Rakušan.

Hlasování pořadové číslo 334, přihlášeno 151 poslanců, pro 51, proti 13. Návrh je zamítnut. Navrhovatelem je pan poslanec Rakušan. Jedná se o významného a vlivného českého ekonoma a profesora Univerzity Karlovy.

Dalším návrhem je návrh na vyznamenání Jana Smejkala Za zásluhy o územní samosprávný celek v oblasti bezpečnosti občanů.

Hlasování pořadové číslo 336, přihlášeno 153 poslanců, pro 35, proti 1. Další návrh, prosím. Děkuji.

Návrh byl přijat. Děkuji. Dalším návrhem je návrh na vyznamenání Ing. Ladislava Michálka

Byl místopředsedou Folklorního sdružení České republiky. Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Další návrh.

Další návrh, prosím. Děkuji. Navrhovatelkou je paní poslankyně Kovářová.

Kdo je proti?

Navrhovatelkou je paní poslankyně Kovářová.